Děkuju za slovo, paní předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi vystoupit k tomuto bodu. Jak už tady zaznělo, bod byl intenzivně projednáván jak v podvýboru, tak i výboru. Já se však nechci vyjádřit k tomu, co ve vládním návrhu zákona je, byť samozřejmě návrh jako takový pochopitelně podpoříme. Chci spíše na mikrofon uvést to, co vnímám jako určitý dluh z minulosti, ať už dluh, který by měl být součástí nového občanského zákoníku nebo zákona na ochranu spotřebitele, a sice objasnění pojmu trvalého nosiče dat.

Jako konkrétní příklad mohu uvést uzavírání elektronických smluv mezi dvěma subjekty, ať už se spotřebitelem, nebo i v B2B segmentu. A v této oblasti nejasný výklad by mohl v případě potom nějakého konkrétního výkladu či sporu způsobovat komplikace. Mně je zároveň jasné, že nějakým rychlým pozměňovacím návrhem a zásahem do tak obsáhlé normy, jako je nový občanský zákoník, by to spíše způsobilo nějaký případný dvoukolejný výklad a komplikace, například i s tím segmentem trhu, který je dotčen nějakým konkrétním lex specialis, kde třeba naopak trvalý nosič dat je dobře popsán. Nicméně rád bych poukázal na to, aby výklad trvalého nosiče dat byl dán právě vůlí zákonodárce, jak je popsán v důvodové zprávě zákona.